A pro vaši informaci, v minulém volebním období pracovaly výbory hospodářský, ústavněprávní, pro bezpečnost, pro obranu, pro sociální politiku, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pro zdravotnictví, pro životní prostředí, výbor zahraniční a výbor zemědělský.

Hezké odpoledne, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající.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 Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Máme tedy pouze jeden návrh a to je vlastně totožný stav s minulým volebním obdobím. Takže návrh usnesení by zněl: